Děkuji.

Jednak chci říct, jako ministr jsem tady několikrát předkládal návrh zákona v legislativní nouzi, vždy jsem ho tady za vládu odůvodnil jak z pohledu nutnosti legislativní nouze, tak z pohledu věcného návrhu jako takového a nikdy jsem tady neslyšel, že by bylo voláno po tom, že tady má být ještě například pan kolega Šalomoun. On není ministr pro legislativní nouzi, on je člen vlády a zároveň předseda Legislativní rady vlády.

To tady také jasně zaznělo. Co přesně říká zákon o důchodovém pojištění? Pro určení konkrétních parametrů zvýšení důchodu proto platí odst. 16, podle něhož zvýšení důchodu stanoví prováděcí právní předpis. Není v tom zákoně jedno jediné slovo, že to stanovuje Český statistický úřad. Stanovuje to prováděcí právní předpis, nařízení vlády, které teprve vláda má vydat.

Za prvé, žádost vlády o vyhlášení stavu legislativní nouze je žádostí vlády, nikoliv žádostí jednotlivého ministra. To je první bod, který chci zdůraznit.

To, že nesouhlasíme vzájemně s těmi odpověďmi, je věc jiná.

Odpovídá věcně, fakticky a myslím si, že množství vystoupení není to klíčové. Ve všech vystoupeních odpověděl na všechny dotazy, které tady několikrát padly.

A jenom taková technická. Ale křičel jste. Myslím, že diskuse je korektní.

Děkuji za slovo.

Je to zákonná povinnost, ten zákon je platný.

Tím, že vyplatíte to, co vám říká zákon? To je škoda?

Nikdo mi neodpověděl, jaké připomínky se vám v rámci mezirezortu dostaly k tomuto tisku, taky nevím, neviděla jsem vypořádací tabulku, takže mi, prosím vás, odpovězte na toto. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, nekřičte tady na nás, prosím. Je samozřejmě chvályhodné, že jako předkladatel se bijete za celý rámec této právní úpravy včetně sporné legislativní nouze, o dalších otázkách nemluvím, nicméně nechci se vás dotknout, já chápu, že jste v nějaké bublině a máte pocit, že to všechno znáte.

Proto mí kolegové volají po účasti pana ministra Šalomouna nakonec on by měl teď velkou šanci tady zazářit a dokázat, že má smysl mít speciálního ministra pro legislativu. Naše vláda třeba toto nechápala. Pevně věřím, že pokud ten zákon, a vy jste odhodlaní dnes jste to předvedli, ještě dnes, ano, dnes jste to předvedli jste ho odhodlaní prosadit stůj co stůj, takže já věřím, že pokud neuspějete u Ústavního soudu, kam on bezesporu dospěje, že položíte svoji vlastní ministerskou hlavu na špalek. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, my se tady točíme v kruhu.